Děkuji. Pane poslanče, eviduji váš návrh, o kterém budeme hlasovat, že bychom zamítli předložený bod v prvém čtení. Jsme v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Benešík. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

V té vládě seděl pan Jaroslav Bašta, uvědomme si to, takže jsou to jenom prostě výmluvy a obcházení reality.

To byla faktická poznámka pana kolegy Benešíka. Prosím, pane poslanče.

To znamená, já se ptám pana kolegy Benešíka, tak co? Změnili jste názor? Tak mi pojďte říct... Já tomu rozumím. Pane poslanče, prosím.

Každopádně ten názor prostě musel změnit pan prezidentský kandidát Bašta a pan současný prezident Zeman. Myslím si, že je načase, aby sepsal druhý díl knihy Jak jsem se mýlil v politice.

Neuznáváte Kosovo? V tuhle chvíli neeviduji žádnou faktickou poznámku, ani nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty k faktické poznámce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jenom vydat malé svědectví.

Osobně jsme se tam setkali se skupinou mladých lidí, kteří velice touží přiblížit se Evropské unii a NATO.

Realita je velmi složitá.

Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený s faktickou poznámkou a rovněž neeviduji nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu tedy končím. Budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích.

Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami opětovně. Mezitím načtu omluvy.

Protože se počet poslanců v sále mezitím ustálil, znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor?

Kdo je proti?

Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Je někdo, kdo navrhuje ještě další výbor k projednání? Není tomu tak. Tím tedy končím projednávání bodu číslo 88.